Vláda v koaliční dohodě a programovém prohlášení slibovala valorizaci nebo pravidelné zvýšení plateb za státní pojištěnce. Po třech měsících vládnutí přichází se snížením plateb v roce vládnutí o oněch 14 miliard.

Tento paragraf hovoří, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Víc v jednacím řádě a v případných doplňujících usneseních není přijato. Omlouvám se, ale stejně jako vás, tak i ostatní kolegy povedu k tomu, aby byl respektován jednací řád, protože třetí čtení státního rozpočtu nemá suplovat druhé čtení státního rozpočtu.

Já vám děkuji, pane poslanče, za respektování jednacího řádu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já konkrétně jsem tam dal tři pozměňovací návrhy, vlastně čtyři, protože ten jeden nahradil ten předchozí.

Na konkrétních příkladech těch pozměňovacích návrhů ukážu, že ten rozpočet za mě odpovědný není a není ani protiinflační.

Předvídám, že přijdete do tří měsíců s novým státním rozpočtem, který bude některé ty vaše škrty napravovat a řešit.

Rušení marných bagatelních exekucí bude stát nějakých 400, 500 milionů korun. V rozpočtu Ministerstva spravedlnosti to není.

O 14 miliardách na nižší zdravotní pojištění za státní pojištěnce už tady mluvil kolega, takže nebudu zdržovat. Pokud jde o pojem válcování: tady bych chtěl připomenout, že ani jeden pozměňovací návrh z opozice nebyl přijat i přesto, že celá řada z nich je jasně odůvodněná.

Pokud jde o nevyužití času a kapacity: úpravy, změny rozpočtu nereagují na aktuální situaci, která tady je. Vy jste schopni sem dát rozpočet, kde stejně čekáte na změnu zákona. To jsou ty peníze za státní pojištěnce.

Pan ministr také říkal, že to je protiinflační rozpočet. I tady bych to chtěl poopravit.

Teď se ukazuje, kdo má pravdu, protože lidem peněz teď zbývá méně a méně, jak se zdražuje, a i přesto ta inflace trhá rekordy. Takže ani to není pravda. Jinými slovy, jak jsem řekl, mám tam tři pozměňovací návrhy řešící ochranu spotřebitele, které jsem načetl ve druhém čtení. Za mě ten rozpočet je, jak jsem řekl, zbytečně upjatý, nespravedlivý, v některých momentech nepravdivý. Nevyslyšíte ani jeden pozměňovací návrh zatím, pokud jde o rozpočet. Pokud jde o tu debatu ve třetím čtení, pane místopředsedo, já se omlouvám, schválně se teď podívám do stenozáznamů, ale my jsme tady debatu, i politickou debatu, ve třetím čtení vedli vždycky, co si vzpomínám. Vždycky jsme ji tady vedli a nikdy předsedající nenapomínal, že ten člověk nějakým způsobem se vyjadřuje obecně ke státnímu rozpočtu. Nikdy se to nestalo, teď poprvé.

Znovu připomínám, jsme ve třetím čtení státního rozpočtu, což je nejdůležitější zákon roku, a každý z nás, jak kolega Farhan, tak já, jsme mluvili o státním rozpočtu, o penězích, o pozměňovacích návrzích, o důsledcích. Znovu připomínám, je 11 hodin, je jenom šest diskutujících.